Děkuji. A nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Marek Výborný, připraví se paní předsedkyně Alena Schillerová. Prosím, máte slovo. Ještě než vystoupíte, připomínám, že faktické poznámky nejsou možné.

Děkuji, vážená paní místopředsedkyně.

To byly jasně položené argumenty, já na to chci reagovat také, ale bohužel mezitím tady vystoupil už opustivší sál pan předseda Okamura a já myslím, že na to je potřeba také zareagovat. Není možné, aby on sem přišel, na konci svého projevu řekl, že chce tady pěstovat kultivovaný dialog, a my jsme tady zažili opět hodinu hnoje z chléva předsedy SPD, lží, snahy rozdělovat, nenávistně poštvávat lidi proti sobě. A říká to někdo, kdo zcela prokazatelně já se tady musím jednoznačně zastat ministrů této vlády, předsedy a vicepremiéra Mariana Jurečky.

To je věc, která je dlouhodobě známá, a to, co modeluje tu zoufalost Tomia Okamury, no tak to jsou přesně ty argumenty, které my jsme tady zažívali a zažíváme, já osobně, šestý rok.

No tak to jsou věci, na které jsme si zvykli. A já věřím, že každý soudný občan České republiky, pokud to někdo vůbec poslouchá, si o tom udělá obrázek sám.

A oni se na něm podíleli, říká Bernd Posselt. Je to ostuda a jako předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení chci českému národu zcela jasně říct, že to byl pro mě hanebný režim.

A vy máte tu drzost, pane poslanče Tomio Okamuro, prostřednictvím paní předsedající, nás tady obviňovat z toho, že jsme něčí pátou kolonou?

Čili to je pravda.

Takže tolik v reakci na to. Samozřejmě vaše výkřiky, prostřednictvím paní místopředsedkyně, pane předsedo, o tom, že vláda nic nedělá, že nemá plán a podobně, tak to snad je zbytečné komentovat. Jestli se nepletu, i vy jste hlasoval pro některé zákony, které vláda předložila asi sedm nebo osm dní po ruské agresi vůči Ukrajině v situaci, kdy bylo potřeba a je stále potřeba pomoci ukrajinským uprchlíkům. Já musím jednoznačně odmítnout to, co v podtextu vašich slov tady opakovaně zaznívá.

Tak jenom bych rád připomněl, že v ústavním zákoně o bezpečnosti státu tady žádná taková lhůta není, 30 dnů je vyhlášení nouzového stavu, nebo v okamžiku vyhlášení nouzového stavu vládou, ale poté může se souhlasem Poslanecké sněmovny být nouzový stav prodloužen, žádná lhůta tady není. A říkám poctivě, pane poslanče, prostřednictvím paní místopředsedkyně, že na to jsou různé právní názory, a to i mezi ústavními právníky. To respektuji. Nicméně aby tady jasně zaznělo...

My dneska neomezujeme svobodu pohybu, my nezavíráme žádné obchody. A já nepopírám, že to bylo potřeba v určitých okamžicích, kdy jsme řešili covid, tak ano, abychom zvládli celou pandemii, tak jsme museli sáhnout k těmto extrémním krokům.

Přesto to tato Sněmovna i s vědomím tehdejší opozice, konstruktivní opozice, učinila. Nic takového ale v posledních 30 dnech nenastalo.